Proto je tento návrh zákona, aby se ti, kteří byli poškozeni, dočkali odškodnění za újmu, kterou utrpěli. A je tam termín rok 2012.

Čili od toho roku 2012 už to není možné. .

Nicméně jak jsem řekl, to vyšetřování nedopadlo tak, že by byl identifikován konkrétní pachatel a že by byl obviněn a vyšetřován.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslela jsem, že už nebudu vystupovat, nicméně na základě debaty, která se tady rozvinula, mi dovolte, abych vám přečetla část důvodové zprávy. Věřím, že jste ji četli celou, ale přece jenom pro připomenutí. Zároveň jsem vám chtěla vyřídit pozdrav paní profesorky Válkové, která nás sleduje a prosí vás o podporu návrhu tohoto zákona nejenom jako poslankyně a předkladatelka, ale také jako zmocněnkyně pro lidská práva.